Prosím, pane předsedo. Určitě si to zaslouží určitou důstojnost projednání. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás v souvislosti s blížícím se mimořádným výročím zásadní dějinné události, která předznamenala vznik našeho novodobého státu a jež si zasluhuje uznání a připomínku. V prvních červencových dnech tohoto roku uplyne právě 100 let od úspěšného bojového vystoupení českých a slovenských legionářů v bitvě u Zborova. Vítězný boj několika tisíc Čechů a Slováků proti jednotkám centrálních mocností přinesl zásadní zlom v mezinárodním vnímání touhy obou národů na sebeurčení. U Zborova jsme dosáhli uznání pro věc budoucí samostatnosti. Vítězství legionářů povzbudilo formování dalších vojenských jednotek v zahraničí, které svým nasazením dokazovaly, že svou svobodu jsou Češi a Slováci připraveni prosazovat se zbraní v ruce, s nasazením životů a oběťmi. Památka bitvy u Zborova byla po celou dobu první republiky právem připomínána jako druhý nejdůležitější svátek republiky. Zborovská tradice vytvořila jeden ze základních kamenů ideje samostatného Československa a stála u zrodu bojové tradice jeho armády jako státního atributu.

Ve středu proudu zborovských oslav pochopitelně stanul i tehdejší parlament.